Jaké je stanovisko ministra? Je pro sněmovní, nebo pro senátní verzi? Nebudeme...

Já to nemám rád. Ale nevím proč. Jaké důvody vedly ke změně stanoviska? Senátní návrh jde proti zájmům a potřebám malých a nezávislých lékáren. Tak to prostě je! Je to obvyklé, tato vláda velmi často podporuje velké na úkor malých a středních a vychází vstříc potřebám velkých a na ty malé a střední kašle. V tomto případě je to úplně stejné. A je jedno, jestli je to jeden paragraf či jedno písmeno. Zeptejte se těch malých, jak se toho bojí, jestli ti malí jsou pro senátní, nebo pro sněmovní verzi. Jsou pro sněmovní verzi. Ty malé lékárny jste nepřesvědčili, že senátní návrh jde proti jejich zájmu a proti jejich dalšímu působení na trhu. Kdybyste je přesvědčili a oni nám napsali a řekli: my jsme pro senátní verzi, ta je prostě lepší, i my jako malí protože my se logicky hájíme zájmy těch malých jsme pro nebo nám o nevadí, tak by to byla jiná situace. Ale je to přesně naopak. Takže ministr hájí zájmy velkých.

Skutečně, kdyby vám ministr řekl, co se změnilo od minule.